Dále ze strany pana předsedy padl ještě jeden návrh, abychom zařadili dnes...

Návrh byl zamítnut. Alternativně navrhl, aby byl zařazen na konec bloku třetích čtení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 18, přihlášeno 186, pro 31, proti 25. Návrh nebyl přijat.

Nový bod. Kdo je pro tento nový bod?

Kdo je proti?

A nyní je zde návrh pana poslance, abychom ho zařadili v úterý 20. dubna jako první bod. Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pan poslanec Martínek navrhuje vyřazení bodu 403 z pořadu schůze, to je volba do Rady České televize. Bod 403, návrh na vyřazení. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 21, přihlášeno 186, pro 73, proti 94. Návrh nebyl přijat.

Tak prosím oprava, nebo jsem to špatně poznačil? Děkuji. Upřesňuji.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 22, přihlášeno 186, pro 84, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro zařazení tohoto tisku ve dvou bodech, druhé a třetí čtení? Kdo je proti? Hlasování číslo 23, přihlášeno 187, pro 85, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Takže my jsme ten tisk nezařadili, už nebudeme hlasovat o pevném zařazení.

Vzhledem k tomu, že neprošel ten předchozí návrh, tak jako druhý bod. Kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 24, přihlášeno 187, pro 107, proti nikdo.